Rozumíme, co se nám tím říká?

Že buď tam mají být vážné přestupky, nebo tam mají být až jejich řetězení, a pak tam mají být po poměrně krátkou dobu. Ale že opravdu představa toho, že se někdo jde podívat, jestli jsem náhodou chytal nebo nechytal ryby, v případě mého eventuálního rozvodu mi připadá, že může být fakt jako lehce diskriminační. O tajných službách, zpravodajských službách já snad ani nemluvím.

Ale tam asi rozumím, že tento návrh neprojde. Poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, jsou orgány nemocenského pojištění, které zase podle mého názoru vznikají jenom z nepochopení asi v tomto případě Ministerstva práce a sociálních věcí, z nepochopení, k čemu by jim takový registr mohl být.

No ale to musejí vědět a musí to být prošetřováno v souvislosti s tím daným řízením a není vůbec nic platné, jestli před rokem nebo před třemi lety ten člověk spáchal nějaký úplně jiný přestupek v úplně jiném městě, v úplně jiném území této země. Prostě se obávám, že tak, jak zákon vychází v závěru, zjistíme, že jsme vytvořili evidenci jen pro evidenci. Nepomůže nám v jediném místě v České republice, kde měl pomoci vyřešit drobnou kriminalitu. A mnozí z nás budou nešťastni, až po nějakém banálním přestupku zjistí, že si v okamžiku, kdy jsou tam jednou uvedeni, pět let a já věřím, že by Sněmovna mohla přistoupit alespoň na zkrácení této lhůty z pěti let na tři roky, neli na jeden, protože upřímně řečeno, řetězení přestupků je také jenom ve lhůtě jednoho roku, ale věřím, že alespoň zkrácení na tři roky by mohlo být v této Sněmovně přijatelné. Pokud toto nepřijmeme, tak pět let někde o mně každá taková banalita bude viset, každý orgán se na ni bude dívat a nakonec tam budou přicházet i zjišťovat, jestli jsem spolehlivý pro placení daně nebo pro to, jestli jsem schopen se starat o svoje vlastní děti. Moc prosím o to, abychom velmi pečlivě posuzovali pozměňovací návrhy, a moc prosím pana zpravodaje, aby nám vždycky uvedl, které části se pozměňovací návrh týká, aby tato Sněmovna věděla, o čem hlasuje. Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, paní poslankyně, pánové poslanci, máme hlasovat sněmovní tisk 368. Byla stanovena nějaká procedura, kde je garančním výborem ústavněprávní výbor, a jedná se o pozměňovací návrhy pod písmenem A. Ale vzhledem k tomu, že už při minulé diskusi bylo diskutováno o tom, že možná někým bude předložen jiný typ procedury, než který byl schválen na ústavněprávním výboru, tak by došlo k rozdělení jednotlivých pozměňovacích návrhů. Proto bych se s vaším dovolením pozastavil nad pozměňovacím návrhem, který máte uveden jako pozměňovací návrh A2, který se týká přestupkového zákona, konkrétně § 70, kde jsou účastníci řízení. Současným účastníkem řízení je kromě obviněného z přestupku také poškozený, pokud jde o projednání náhrady majetkové škody způsobené přestupkem. Smyslem pozměňovacího návrhu bylo zařadit tam také osoby nemajetkové újmy, to znamená osoby, kterým byla způsobena i materiální újma, například ublížení na zdraví. Tento bod byl diskutován v ústavněprávním výboru. Ministerstvo vnitra k tomu mělo ze začátku zcela negativní stanovisko s poměrně kouzelným odůvodněním, které vám musím přečíst, proč zásadně nesouhlasili. A teď prosím, jestli mě můžete aspoň tu minutku vyslechnout.